Nyní se ptám paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já nebudu opakovat to, o čem ten zákon je.

Poprosím všechny, aby se už usadili a vyslechli si paní ministryni. Děkuji. Dále se zde zavádí institut v některých případech ručení za výplatu mzdy nebo platu do výše minimální mzdy a tak dále. Nicméně na co jsem chtěla zejména upozornit, je, že tento návrh nese také pozměňovací návrh, kterým se zvyšuje příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 700 korun na měsíc.

Takže na to jsem chtěla upozornit.

Já vám děkuji, paní ministryně, a nyní otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku.

Naznačují, že nemají, takže můžeme přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko garančního výboru.

Tuto bychom následně schválili a potom přistoupili k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

1. návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu nebyly předneseny. 2. hlasovat o návrhu A1, A2 a A4 dohromady.

A poté hlasování o zákonu jako celku. Tolik k proceduře. Já vám děkuji za seznámení s procedurou. K proceduře? Děkuji za slovo k proceduře.

Můžeme, paní zpravodajko?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat v tomto nově upraveném pořadí.

Takže budeme hlasovat o návrhu A1, A2 a A4 dohromady.

Návrh A2 je ustanovení přechodných ustanovení a návrh A4 je stanovení účinnosti zákona. Děkuji. Moje stanovisko je taktéž kladné. Děkuji.

Kdo je proti?

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Garanční výbor nedoporučuje. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.